Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dobře, děkuji.

Ještě chvilku posečkáme.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Prosím o klid sněmovnu!